A asi poslední argument, a to bude na vás, pane ministře, možná i otázka a budu prosit o odpověď. Teď je ta nafta dole. Všichni si přejeme, aby byla, aby to zůstalo.

Děkuji za pozornost. Jako první paní poslankyně Zajíčková, ale paní poslankyni nevidím. Pak pan ministr Stanjura. Prosím, pane ministře, s faktickou dvě minuty.

Tak si najděte, pane poslanče, na internetu třeba, jaká byla průměrná cena nafty v prosinci loňského roku 37,93 a dneska je 31,38. Šest padesát!

Tak co to je za příběh?

Pokud ne, tak ty podniky mají dostatek prostoru díky příznivému vývoji ceny.

Pamatujete si? Je to promítnuto v těch cenách?

Kdyby cena byla pořád stejná, tak jsme s tímto návrhem nepřišli. Pokud ano, je to legitimní.

Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty. Ano, ceny nafty jsou na nejnižší úrovni, dostaly se níž, než bylo před konfliktem na Ukrajině. Je to právě díky tomu, že se snížila spotřební daň z nafty, je to i díky silné koruně a konečně se nám podařilo srovnat úroveň sazby spotřební daně tak, jak je v Polsku, Slovensku nebo Maďarsku.

Možná ty pokuty, pokud by skutečně prováděli tu kontrolu řádně, tak by možná převýšily i to, co na té spotřební dani nám teď podle úst pana ministra Stanjury chybí. Možná by to byla lepší cesta a rozhodně nechceme tu spotřební daň zvyšovat. Pane poslanče, prosím. Děkuji, vážená paní předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já si říkám, kam ten populismus může ještě zajít, pane kolego Kolovratníku.

A koruna padesát je na litr to, co přináší právě snížená spotřební daň.

Přece cena nafty se mění.

Potom je akorát dáváme cizím kamionům, které projedou republikou, a cizím dopravcům! Tak děkuji také za dodržení času. Dále s faktickou poznámkou je pan poslanec Kolovratník a připraví se pan poslanec Kobza. Pane poslanče, prosím. Není to žádný populismus, pane kolego!

Je to náš legitimní názor, že zkrátka měníte pravidla v půlce hry, najednou v půlce roku.

Oba dva nebo většina z nás dobře víme, že existují takzvané brutto smlouvy a netto smlouvy.

Ale tím asi tady zdržovat nemusíme. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, paní místopředsedkyně. Já se budu snažit, vážené kolegyně, vážení kolegové, být velmi stručný. Já bych jenom chtěl připomenout jistého pana Laffera, který definoval souvislost mezi zvyšováním daní a výnosností daní, že od určitého zvyšování daní ty daně začnou prostě klesat v absolutních číslech, ta výnosnost. A já si myslím, že zvyšování daní není cesta, právě naopak. Děkuji a nyní je na řadě pan ministr. Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.